Já jsem celou tu záležitost dostal v situaci, kdy tady bylo řečeno, že neumíme vysvětlit Bruselu smysl té transformační podpory.

Proto bylo doplněno i řešení pro zákazníky.

Máme celkově na podporu teplárenství a domácností, které jsou napojeny na centrální dodávky tepla, vyčleněno 10 miliard a těchto 10 miliard chceme podle výsledků vyjednávání s Evropskou komisí rozdělit mezi transformační podporu výměnou za to, že ta transformační podpora bude zohledněna. A takto jsem byl informován, že zněly dohody. Bude zohledněna v konečných cenách pro zákazníky a částečně na přímou pomoc.

My jsme původně mysleli, že zatím schválíme to, co je připraveno.

Tento příspěvek bude určen pro subjekty, které mají uzavřené smlouvy na dodávky energií do těchto kotelen, to znamená společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, případně jiné subjekty.

A opět konkrétní částku určí vláda nařízením, ale dopředu říkáme, že jsme na tuto podporu předběžně alokovali 3,6 miliardy korun.

On říká, že jenom málo lidí se dostane do toho pátého a šestého. On říká, že každý člověk si na základě svého kognitivního vývoje musí postupně přejít jednotlivými stadii morálky. Říká, že většina lidí se nedostane dál než do čtvrtého. Děkuji za pozornost a věřím, že sliby, které jsme... které tady zazněly, že tedy byť jste to nazvali velmi hanlivě, celý ten návrh zákona, tak že to podporu ve Sněmovně najde, takže budou dodrženy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Jsme stále v obecné rozpravě a s faktickou se přihlásila paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím, paní poslankyně.

Ke konci roku nebo...?

A moje otázka zněla, protože jsem chtěla tady ujištění, že to opravdu dojde k tomu poslednímu zákazníkovi, takže vy když jste říkal, že kdybyste tu notifikaci neobdrželi, tak si musíte tak nějak, nějak jste říkal, poradit, aby to ten konečný zákazník dostal, tak já chci vidět, jaká jsou ta řešení tak nějak nějak, jak jste říkal, jestli byste byl tak hodný a řekl mi. Já si myslím, že jsem tady vedla věcnou diskusi. Děkuji za odpovědi.

A naopak děkuji za podporu v hospodářském výboru a vlastně i za to, že všechny dotazy z vaší strany byly velmi věcné. A co se týká té notifikace.